Vítám komplexní pozměňující návrh.

Toto ustanovení se mi nelíbí pro jeho nejednoznačnost, ale na druhou stranu vítám možnost obcí ve zvlášť odůvodněných případech poplatek prominout.

Toto se mi nelíbí, a proto navrhuji, abychom tento bod vypustili a nechali to pouze na pravomoci obcí ve zvlášť odůvodněných případech poplatek prominout. Ano, děkuji. Pardon, omlouvám se, paní navrhovatelka chce faktickou poznámku. Tak prosím, dvě minuty. Jedná se o poplatek v případě seniorů, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory, protože vlastně platí za odvoz dvakrát.

Takže tam jde o to, aby nevznikala duplicita. Pokud senior bydlí doma a pečuje o něj rodina, tak v místě trvalého bydliště platí standardně za odvoz odpadu. Ano, děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navážu tedy na své předřečníky i na předkladatelku a vyjádřím se ještě úplně zase z jiného pohledu k této věci. Sledovala jsem, jak podobně předkládal i Senát jiný zase sněmovní tisk, který byl v lednu v prvním čtení vlastně shozen z programu, když to tak řeknu česky.

Něco jiného jsou třeba, když jde o osvobození, nebytové prostory nebo bytové prostory, nájmy, to je v kompetenci samosprávy města. Takže já sem vnáším ještě další pohled do tohoto zákona ve druhém čtení a jistě se přihlásím ještě do... nebo už jsem přihlášena do podrobné rozpravy, kdy ve spolupráci s panem poslancem Vilímcem, který připravil pozměňovací návrh, a týká se to právě této věcné změny.

Tak já to nechám všechno, až budu svítit podruhé. Děkuji. Ano, dobrá. Vážený pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych jenom, když navážu na kolegyni Fischerovou, chtěl říct, že jsem se jako dlouholetý starosta s tímto problémem nikdy nesetkal. Pro mě je to úplně novinka, co tady probíráme na půdě tohoto ctěného shromáždění. Já si myslím, že toto by mělo být i víceméně v kompetenci jednotlivých obcí a měst, protože pokud mají zastupitelé rozum, nebo aspoň radní rozum, nebo vedení města, tak by k těmto případům vůbec nemělo docházet. Asi jsou jiná města, kde si s tím poradit neumějí, tak proto to musíme řešit zákonem.

Děkuji za pozornost. Ano. Říká, že netrvá a míří k řečništi.

Ano, děkuji. Tolik tedy přihlášky do obecné rozpravy. Pokud další přihlášky nejsou, tak obecnou rozpravu končím. V této fázi předpokládám, že žádná závěrečná slova nebudou třeba. Návrh na vrácení návrhu nepadl, takže můžeme otevřít rozpravu podrobnou. První je pan poslanec Kudela. Dnes do třetice.

Ten návrh má v systému číslo... Ano, děkuji. Paní poslankyně Fischerová. Děkuji podruhé za slovo, pane předsedající. Já přečtu jednu větu k pozměňovacímu komplexnímu návrhu.